Pan zpravodaj odpoví faktickou poznámkou, prosím.

Já jsem se ho dotázal.

Ale když už jsme se spolu bavili, tak jsme se spolu bavili nepoměrně šířeji a já jsem si pak do svých poznámek dal komentář pod názvem Holoubek, abych věděl, co je od pana Holoubka.